Tato lhůta končí v červnu. Snaze vlády prosadit neústavní novelu zákona, která má důchodcům navždy snížit zásluhovou část důchodů a desetitisíce poslat na úřad práce, budeme chtít zabránit navzdory účelově vyhlášenému stavu legislativní nouze, který má za cíl naše opoziční pravomoci okleštit na minimum. Tady už totiž nejde jen o seniory. Kdo bude další? Kdo další doplatí na neschopnost této vlády? Kdo jiný by měl dodržovat zákon, když už ani vláda ne? My se pokusíme a uděláme všechno pro to, abychom donutili tento kabinet k zodpovědnosti a použijeme k tomu veškerou sílu, kterou jsme ve volbách do Poslanecké sněmovny díky voličům získali. Děkuji vám za pozornost. Já bych vás chtěla vyzvat, paní předsedkyně, prostřednictvím vás, abych byla přesně podle jednacího řádu, bych vás chtěla vyzvat, abyste prosím zdůvodnila této Poslanecké sněmovně, proč jste vyhlásila stav legislativní nouze. Já jsem četla v systému odůvodnění, které tam poslala vláda. Rozhodně ty důvody tam nevidím. Děkuji vám. Ale ještě vás poprosím, jestli byste specifikovala, na kdy to chcete zařadit, to jsem nezaznamenala.

Děkuji. Nyní tedy přihlášený pan předseda Okamura, následuje s přednostním právem paní místopředsedkyně Dostálová.

A nyní bych to zdůvodnil. SPD bude dělat ve Sněmovně v této souvislosti obstrukce. Podáme ústavní stížnost, a i kdybychom měli nocovat ve Sněmovně několik dní, tak tomu budeme bránit. Vláda Petra Fialy z ODS chce silově prosadit retroaktivní a hrubě asociální snížení valorizace důchodů. Chystá k tomu speciální zákon na dodatečnou úpravu podmínek a parametrů červnové mimořádné valorizace penzí, který chce prosadit ve Sněmovně na mimořádné schůzi již příští týden 28. února.

Týká se to nejenom starobních důchodů.

Je to naprostá hanebnost a postup, který lze srovnat s krádeží, s krádeží za bílého dne. Podle platných zákonných pravidel by se měl od letošního června zásluhový díl penzí zvýšit kvůli růstu cen za období od loňského července do letošního ledna, tedy z důvodu inflace, na které se ještě notabene podílí Fialova vláda, tak se měl podle platného zákona zvýšit průměrný důchod o 1 770 korun měsíčně.

Takže ano, Fialova vláda a pětikoalice si vybrala Ukrajince a hodila samozřejmě úplně naše potřebné občany přes palubu. Je to špatně, už je toho dost.